S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo. Já bych chtěl ještě krátce reagovat na předchozí příspěvek, nikoliv na kolegyni Aulickou.

Takže je potřeba toto oddělovat.

A proti tomu je potřeba bojovat. Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Do této sloučené rozpravy k oběma bodům? Nehlásí. Takže sloučenou obecnou rozpravu končím.